A proto je dobře, že ji naše vláda uzavřela. O co tady jde především? No především šlo o dostupnost pitné vody pro obce, o ochranu lidí před hlukem, prachem a dalšími negativními jevy na životní prostředí, o to, abychom těchto cílů dosáhli. A těchto cílů dosahujeme právě touto dohodou. Ano, vyjednávání byla velmi tvrdá, a to nejenom pro to, co tu bylo řečeno, protože polská strana je tvrdý vyjednavač, ale i proto, jak daleko se to už bohužel dostalo a jak složitá ta otázka je.